Já mezi námi nemohu přivítat pana senátora Miroslava Antla, protože tento bod jsme zařadili na jednání teprve před malou chvílí, ale i tak ten bod můžeme projednat. Prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu vám znovu představovat zákon, který tu už jednou byl. V tomto případě jenom řeknu, že pozměňovací návrhy, které navrhuje Senát, jsou spíše technického rázu a my jako předkladatel k nim máme mírně pozitivní stanovisko, čili doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby schválila zákon ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji panu ministrovi.